Prosím, aby tento návrh uvedl pověřený člen, tím je pan poslanec Volný.

Děkuji. Já děkuji. Jenom připomínám, že tento návrh musí zaznít ještě v podrobné rozpravě. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku, všeobecnou rozpravu končím. Přistoupíme k rozpravě podrobné a o slovo se hlásí pan poslanec Volný. Kolegové, kolegyně, tak znovu: Žádám vás o zkrácení zákonné lhůty na projednání sněmovního tisku ve druhém čtení, sněmovního tisku 417, o 30 dnů, tedy na 30 dnů. Děkuji. Děkuji. Neeviduji žádnou další přihlášku do podrobné rozpravy, tudíž podrobnou rozpravu končím. Není, dobrá. Zahajujeme hlasování o tomto návrhu usnesení: Poslanecká sněmovna zkracuje lhůtu pro projednání sněmovního tisku 417 ve výborech o 30 dnů, tedy na 30 dnů.

Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 40, do kterého je přihlášeno 143 přítomných, pro 87, proti 16. Konstatuji, že návrh byl přijat.